Ano, koncepce, se kterou přichází navrhovatelé zákona, je jiná než dosavadní koncepce, to je jasné.

Tam je jasné, že to musí být, a to jsou požadavky, které na nás má Evropská komise.

Podle § 84 zákona o státní službě může náměstek člena vlády ukládat služební úkoly, řídit a kontrolovat jejich plnění.

A bude to, ano, zodpovědnost toho kterého ministra, kolik tam bude mít náměstků.

Tak to je první poznámka k těm náměstkům.

To, co má být odpolitizováno, je výkon státní správy. Od roku 2020 není třeba, aby Evropská komise schvalovala změny, musí být dodržovány ty tři principy profesionalizace, depolitizace a stabilizace. Všechny ty tři principy jsou v novele zákona o státní službě zachovávány s tím, že náměstci jsou tou úrovní řízení ministerstva, která přichází a odchází s ministrem.

Můžeme se hádat o tom, jestli pravidelné vyhlašování a přesoutěžování vedoucích pracovníků je správně nebo není správně.

Třetí poznámka.

Myslím, že ta zjednodušení tady nakonec pochválili úplně všichni.

Děkuji moc, pane předsedo.

Nicméně děkuji, že poslouchal názory zpravodaje, a já si myslím, že jsme to vrátili zpátky do debaty a do tónu, jaký tato debata má, a je důstojná. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Nyní se řádně přihlásila paní poslankyně Peštová a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.